Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Já jsem to na začátku nezmínil. Já bych byl velmi rád, abychom se tady vrátili ke kultivované, slušné a věcné debatě, a neútočili na sebe těmito nefér argumenty. Na manželství není právo. Tak jako není právo na dítě. A pokud někdo hovoří o tom, že dítě má rodiče stejného pohlaví, tak já se domnívám, že to je protimluv. To totiž není možné. Čili tam to jaksi možné není.

Máme nárok na manželství. Máme nárok na dítě. Ale dítě, dámy a pánové, se domnívám, skutečně není výsledek sociálního inženýrství a toho, že si dojdeme koupit rohlík na krám nebo že si pořídíme ponožky.

Tak jako existují výzkumy mezinárodní i české pro i pro ten druhý návrh, myslím, že nemá smysl to otevírat.

Každá ta petice má asi 70 nebo 80 tisíc podpisů. Já prosím nyní pana poslance Bělobrádka, připraví se paní poslankyně Maxová. Vážený pane vicepremiére, kolegyně, kolegové. K vystoupení pana poslance Kopřivy vaším prostřednictvím, pane předsedající.

Navíc to, co je tady definováno, je skutečně kulturní záležitost, protože podle nás je manželství v našem prostředí svazek jednoho muže a jedné ženy. Trucnávrh byl již vysvětlen, že to skutečně není pravda. A pokud říkáte, když se lidé mají rádi, že mají mít manželství, to je naprosté nepochopení rodinného práva. Od toho skutečně rodinné právo není. Takže to, že se lidé mají rádi, to je možné. Ale do toho státu zásadně nic není. Od toho není rodinné právo. Tak pokud myslíte ústavy, v nich je hodně dětí, ale je jich tam hrozně málo, které jsou právně volné. To znamená, že tento argument je naprosto lichý, protože pokud to dítě není právně volné, tak ho prostě nikdo adoptovat nemůže.

A třetí věc.

Děkuji. A nyní paní poslankyně Maxová, poté pan poslanec Výborný, poté pan poslanec Martínek. Děkuji za slovo, pane předsedající.

A ráda bych i kolegy poprosila, aby se vyvarovali což bylo i v proslovu pana předsedy Okamury jakémukoli strašení, co se stane když. Budu reagovat i na některé věci, že děti nemají vzory. Děti mají vzory, ať vyrůstají v plné rodině, v neúplné rodině, v zařízeních pro děti, ať jsou to ZDVOPy atd., ačkoliv ty vzory jsou samozřejmě jiné a všude je vzor muž a žena, různé způsoby chování. A já bych ještě chtěla reagovat, že nárok na dítě není. A toto svobodné rozhodnutí přece nemůžeme upírat ani stejnopohlavním párům. A tím, že uzákoníme ten status, že manželství je pouze svazek mezi mužem a ženou a pan kolega Výborný hovořil o porodnosti, tak si troufám říci, že tímto uzákoněním rozhodně v České republice nezvedneme porodnost. A nyní prosím pana poslance Výborného s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Martínek. Děkuji za slovo. Já jsem chtěl uvést konkrétní čísla, protože tady se začalo hovořit o těch adopcích. Tak já jsem si nechal dát aktuální čísla z Ministerstva práce a sociálních věcí.

To je jedna věc.

Čili my máme velkou úctu a velký respekt ke svazkům jakýmkoli.

A má mít respekt a úctu společnosti. Stejně tak jako soužití osob stejného pohlaví. Ale co říkáme svazky stejného pohlaví nejsou manželstvím. Já také děkuji. A nyní pan poslanec Martínek, který je v tuto chvíli poslední s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

Tím jsme vyčerpali faktické poznámky a vrátíme se do obecné rozpravy.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vašemu postupu nyní nelze nic vytknout.